Takže ono to může být velmi různé.

Když se podíváte, co ty obce za to musí dělat a padlo to tady také, že stát na nás navalil spoustu povinností ze zákona a ty peníze s tím úplně nejdou.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji.

Tak jednoduché to není. Děkuji panu poslanci Svobodovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura. Jsme stále v rozpravě. Pane předsedo, máte slovo. Nejprve chci opravdu upřímně poděkovat vládní většině, že konečně dává na naše slova. Alespoň to tak vypadá. Protože ten návrh se tady opakovaně hlasoval, opakovaně byl zamítnut. Nebo velmi podobný. A nemá cenu soutěžit o to, kdo byl první, kdo druhý. Důležité je, jaký bude výsledek.

Vytvořili jsme nějakou pracovní skupinu jak změnit rozpočtové určení daní.

Slyšeli jsme vystoupení bývalého primátora Prahy, který na tu poslední změnu on a jeho město doplatili.

Zejména to bylo velmi přínosné pro města od tří do deseti tisíc obyvatel. Proč je tento návrh dobrý a zaslouží si naši podporu pokud možno v nezměněné podobě, je, že tentokrát nedělí jinak ten koláč, který patří samosprávě. A to je úplně jiná debata.

To, že roste výběr daní, protože roste ekonomika, nebude trvat věčně.

Ti ostatní jsou na tom biti. Jedno zastupitelstvo vytváří aktivně dobré podmínky pro podnikatele zaměstnavatele a druhé na to kašle.

Pamatuji si na tu debatu, dneska to bereme jako samozřejmé bylo velmi složité část těch peněz dělit podle počtu žáků ve školách. A je to spravedlivý princip. A je dobře, že jsme ten parametr zavedli. Ale veďme debatu, jestli je správně.

Tohle je všechno správně. Ale i kdyby zůstal ten návrh beze změn, tak je to dobře. My máme velmi podobný návrh zákona.

Protože předtím tu pravomoc měly loterijní společnosti, pak ji dostaly obecní samosprávy. Což je mnohem lepší. A už je na rozhodnutí každého zastupitelstva, zda na svém území toleruje hazard.

A to není dobrý nápad. Protože je určitě lepší přístup nechat to na tom konkrétním městě nebo obci. Ti, kteří se rozhodnou svobodně, že ten hazard tam nebude, tak nepočítají s těmi zdroji.